Ale vracím se zpátky.

A já vás moc prosím, aby se ten rozdíl v důchodu mezi mnou a mojí ženou snížil. Děkuji vám.

Děkuji vám, vážený pane předsedající.

Ty parametry jsou dneska poměrně velmi přísné.